Je doporučeno pokračovat v dalším výzkumu. Jedince, kteří si nechali protilátky vyšetřit, je třeba motivovat k vakcinaci, i když mají pozitivní hladiny, aby dosáhli optimální hybridní imunity. Dostačující by mohla být jednodávková vakcína. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající.

A mimochodem, není to můj názor, je to názor určité části našich občanů, kteří se mě na to ptají a mají právo to vědět.

A proto já tady stojím. To jsem chtěla říct na začátek. Je to směšné.

Paní poslankyně, skončil váš čas k faktické poznámce.

Vy, kteří tady lobbujete za vakcíny, jste dostali prostě zaplaceno. Vy jste používali nestandardizované testy i proti dětem, vy jste používali testy, které neměly žádnou certifikaci. Já to mám stoprocentně potvrzeno interpelací premiéra vlády i ministra zdravotnictví.

Budu ve faktické poznámce reagovat na pana ministra Brabce.

Bohužel, celou řadu měsíců se nedělo vůbec nic. My jsme to tady znovu a znovu opakovali. Bohužel, ministerstvo nasadilo rétoriku: Není to probádáno, neexistují studie, a proto se tím zabývat nebudeme.

Není to všespásná metoda, je to jedna z metod, která nám může pomoci vymanit se z kruhu pandemie COVID19, ale striktně to odmítat a papouškovat: Nemůžeme, nejde to, odborníci se neshodnou, není pravda. V České republice v tuto chvíli z těch validních, relevantních odborníků již převládá názor: Ano, protilátky lze využít, pojďme se na tom domluvit.

A je to smutné.

Děkuji za slovo, pane předsedající.